Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali ministr zemědělství Miroslav Toman a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor, poslanec Pavel Kováčik. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 514/5, který byl doručen dne 4. června 2020. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Takže slovo uděluji ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi.

Novela dále zpřísňuje podmínky pro chovatele druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči v zájmových chovech. Dalším cílem návrhu zákona je zabezpečit, aby obecní úřady obcí s rozšířenou působností neměly zásadní finanční problémy při umisťování týraných zvířat do předběžné náhradní péče nebo náhradní péče.

Zároveň si dovolím upozornit, že v případě zákazu v legislativě není ošetřen ani v jednom pozměňovacím návrhu návrh kompenzací. To znamená, pokud se zakáže chov klecových zvířat na základě jakéhokoliv pozměňovacího návrhu, není tam doplněk o odškodnění.

Nicméně znovu upozorňuji, že žádný pozměňovací návrh neřeší odškodnění pro chovatele. Takže si dovolím pouze se legislativně i morálně zeptat, jestli v případě, že zakážete klecové chovy, jak chcete chovatele prakticky odškodnit. Opět půjde o prostředky daňových poplatníků, jenom místo podpory soběstačnosti podpoříte její pokles.